Například v současné době jsou hypotéky velmi zatěžující pro většinu rodin, kterým skončila fixace. Zaznamenáváme extrémní propad v prvním a druhém kvartálu 2022.

To je okamžitá významná pomoc mladým rodinám. Další významná pomoc a tady opravdu zůstává rozum stát je rychle na pozemcích státu a obcí zahájit družstevní výstavbu. Mladí lidé skutečně nemají kde bydlet. Situace začíná být velice tíživá, ale představte si, že Ministerstvo pro místní rozvoj za mého působení mělo dotační program na družstevní podíl, a pan ministr tento program zastavil v dnešní době, když mladí lidé nemají kde bydlet, a právě družstevní výstavba by měla být prioritou.

A posledním takovým programem, který MMR opět má v šuplíku, jenom se prostě nerealizuje, je: ministerstvo má dotační program na podporu úroků z úvěrů, pokud dosahují nad 5 %. Proto si dovoluji navrhnout tento bod jako první bod dnešního jednání a samozřejmě by se měly probrat i normativy na bydlení, ale tady jsem vnímala v mediálním prostoru, že už se něco děje, ale skutečně, zvýšit normativy na bydlení je další skutečná pomoc. Děkuji. Dále je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková a následuje paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Protože to, že nehlasujete stále pro to, abychom projednali novelu transplantačního zákona, který by zmírnil která je tam opravdu velmi přísná, prostě zapomněli jsme na anonymní dárce kostní dřeně prosím, vy to chcete?

Já to opravdu nechápu, nevím, proč tito slušní lidé, s kterými tady s vámi jinak hovořím, pak se tváří, že vůbec nevědí, o čem hovořím já.

Další přihlášenou je paní poslankyně Jana Pastuchová, která tady má dvě přihlášky rovnou za sebou, takže v jednom vystoupení je možné, a tudíž následuje pan poslanec Brabec. Prosím, máte slovo.

A prosila bych, ještě to řeknu dopředu, než to odůvodním, prosila bych to zařadit po pevně zařazených bodech dnes, prvního čtení... Takže jako další bod po pevně zařazených bodech prvního čtení, protože se jedná o první čtení, a já bych byla moc ráda.

Takže já zařazuji tyto dva body.

I když si požádaly včas, čekají hodně dlouho.